Takže já zahajuji hlasování. Ti, co souhlasí s nehlasovatelností. Kdo je proti nehlasovatelnosti? Já vám děkuji.

Návrh nebyl přijat.

A nevypadá to, že by se někdo chystal vznést námitku k mikrofonu, takže prosím, pokračujeme.

Prosím stanovisko paní ministryně. Děkuji. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Teď bychom hlasovali o A2, pozměňovací návrh k textové části rozpočtového výboru, změny v příloze č. 6 a 8 zákona týkající se matrik. Prosím stanovisko ministryně. Děkuji. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Já děkuji. Prosím stanovisko paní ministryně. Dobře. Takže já zahajuji nové hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Je to to samé, je to navýšení platů státních zaměstnanců o 6 %. Já vám děkuji. Prosím stanovisko paní ministryně. Já zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Já děkuji. Pan předseda Kalousek s technickou.

Z mého pohledu je to prostě podvod. Nehlasovatelný podvod.

Já jsem to tady přečetla, takže teď stanovisko paní ministryně.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Prosím stanovisko ministryně. Takže já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Prosím další návrhy. Dalším návrhem je A4, což je snížení v kapitole Úřad vlády o částku 5 mil. Kč, výdaje spojené s činností poradních orgánů vlády, a navýšení kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí, příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Já děkuji.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.